Ale prosím vás, nechme toho. I z vašeho projevu, který není zrovna dynamický, je cítit, že už toho máte po krk. A taky jsme prohráli. Takže vy taky prohrajete. S faktickou prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo. Trvám na tom, že tady vzniká národní fronta. A není to jenom dneska. Takže národní fronta tady vzniká nová. Soudobá národní fronta, ne že ne. Co se týká toho, jestli někdo loupeží století prohlásí to, že se má vracet ukradený majetek, to je prostě věc názoru. Samozřejmě my se zásadně lišíme ideově se sociální demokracií, to je celkem naprosto zřejmé, takže já se hlásím k tomu, že jsem pro ten zákon hlasoval.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Já si dovolím reagovat na svého předřečníka. My nikomu nemusíme říkat, že církevní restituce byly špatně. To všichni lidé vidí. A bohužel ty následky poneseme do budoucna. Bylo tady zmíněno, že tehdy dostala opozice možnost diskutovat ke všem těm návrhům několik desítek hodin, tuším 58 nebo 59, a je to srovnáváno s těmi 30 hodinami. Já bych chtěl říct, že ta čísla se samozřejmě musí porovnávat k počtu zákonů, o kterých se jednalo. Teď jednáme o jednom zákonu a o druhém, který s ním souvisí. Tehdy jsme měli možnost vystoupit každý dvakrát deset minut ke 13 úplně rozdílným zákonům, ke 13 návrhům zákonů, které spolu téměř nesouvisely, od Generální inspekce bezpečnostních sborů až po sociální a zdravotní zákony. A rozhodně nelze srovnávat debatu, která je tady dnes, s debatou, která byla v minulosti, protože na počet minut jsme ke každému zákonu mohli diskutovat rozhodně méně, než jak jste mohli diskutovat vy. Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Holečka. A to je již řádná přihláška do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, v úvodu bych chtěl poděkovat panu ministrovi Babišovi za ten citační potenciál, kdy nás tady vyjmenovává. Ono když zazní příjmení člověka říká se: dokud se o něm mluví, tak do té doby dýchá. Ale chtěl bych ho upozornit na jednu věc.